Zároveň platí, a tady díky za ten návrh na projednání ve zdravotním výboru, že ověření toho věku v zásadě nepředstavuje, nepředstavuje nějaký zásadní problém. Samozřejmě pokud se nebudeme bavit o týdnech rozdílu ve věku, tak jsme v zásadě velmi rychle, velmi rychle schopni ověřit, jestli ten člověk nám lže, nebo ne.

Proto ty nové poučovací povinnosti, které jsou mimochodem výslovně vyjádřeny v té směrnici. Takže my je přijmout musíme. Ale nám to nevadí z pohledu Ministerstva spravedlnosti.

Ze všech těchto důvodů...